Tak s přednostním právem pan předseda Faltýnek. Děkuji za slovo, pane předsedo.

Takže ještě jednou;

Poté schůzi přerušíme, odehraje se volba ve Státních aktech, a následně teprve tedy přichází další bod, což je bod číslo 403 jako v druhém bloku těch volebních bodů.

Jedno hlasování bude stačit? Všechny volby, jdeme hlasovat, pak se vrátíme na Českou televizi. Těch návrhů nebylo málo a musíme se s nimi nějak vypořádat.

Takže vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, zahajuji hlasování.

Kdo je proti?

Návrh byl přijat.

Kdo je pro zařazení nového bodu? Kdo je proti?

Návrh byl přijat. Tento bod byl zařazen.

Kdo je proti?

Tento návrh byl přijat.

Kdo je pro? Kdo je proti?

Návrh byl přijat.

Kdo je pro? Kdo je proti?

Návrh přijat nebyl.

Vkládáme prvé čtení mezi druhá čtení. Kdo je pro? Kdo je proti?

Návrh byl přijat.

Kdo je pro?

Kdo je proti?

Budeme hlasovat pak o návrhu pana předsedy komise Kolovratníka. Zahajuji hlasování. Kdo je pro?

Návrh přijat nebyl.

Kdo je pro zařazení nového bodu? Kdo je proti?

Návrh přijat nebyl.

Kdo je pro? Kdo je proti?

Kdo je pro? Kdo je proti?